Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím chtěla vzkázat panu Bendovi: Škoda, že jste neměl ta slova o právu dítěte na výchovu a péči v rodině na srdci v době, kdy jste jako ODS snižovali rodičům příspěvky, kdy jste snižovali příspěvky na děti, dávky, které mohly mladé rodiny využívat, a kdy jste prováděli škrty právě mladým rodinám, takže protipopulační politika vzala za své. A to právo na řádnou výchovu a péči ze strany rodičů jste značně omezili, včetně toho, že díky vám vysoce vzrostla nezaměstnanost a rodiče měli velké problémy sami se sebou. Za druhé.

Tohleto všechno je proti právu na vzdělání, kterým se tak oháníte. Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Hana Aulická, připraví se řádně přihlášená paní poslankyně Radka Maxová. Prosím, paní poslankyně.

Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy poslední řádně přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Radka Maxová. Ještě řeknu, že náhradní kartu s číslem 61 si vzal pan poslanec Okleštěk. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já jen výjimečně krátce a spíš z praktického života.

Nikde jsem nijakou takovouto vazbu nenašla, nenašla jsem ani diskuse, kde by Ministerstvo školství to diskutovalo s Ministerstvem práce, aby v podstatě byly tyto dvě věci propojeny, protože víme, že určitě z nějakého důvodu se to zavádí i kvůli rodičům, kteří z nějakých svých sociálních důvodů, ze své předchozí výchovy, zkrátka nepřizpůsobiví obyvatelé své děti neposílají do škol. A myslím si, že to má být smyslem, tzn. nebudešli posílat dítě, pokud se tedy schválí ten poslední předškolní rok do školky, měla by následovat nějaká vazba na sociální pomoc, kterou pobírají od státu. Myslím si, že se o tom hodně diskutovalo a že i veřejnost by nějakým způsobem toto ocenila. Co se týká spádové oblasti, já tedy jsem proti zavedení spádové oblasti, protože ze své osobní zkušenosti vím, že bydlím v jednom městě, pracuji ve druhém městě, a tím pádem se mi více hodí to, že mohu mít dítě ve školce v městě, ve kterém pracuji. Takže si myslím, že to není určitě správný krok.

Naopak si myslím, že v současné době je daleko větší priorita, aby naši studenti byli jazykově vybaveni. Takže já osobně bych preferovala spíše maturitní zkoušku z cizího jazyka, českého jazyka a potom bych to nechala samozřejmě nějakým způsobem oborově zaměřené. To je jen moje poznámka, že si myslím, a ráda bych požádala i paní ministryni o nějaké vysvětlení, zdali probíhala diskuse s Ministerstvem práce a sociálních věcí v souvislosti s nějakou vazbou na dávky v sociální pomoci.

Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám děkuji za proběhlou rozpravu, děkuji vám za náměty, které jste formulovali do možných pozměňovacích návrhů, a samozřejmě děkuji i za kritická hodnocení, o kterých určitě budu přemýšlet, a budu se snažit jako ministryně v rámci projednávání tohoto zákona v jednotlivých výborech zodpovědět co nejdetailněji případně vaše pochybnosti, ale věřím, že řadu z nich i rozptýlím.